Prosím pana ministra obrany a zpravodaje garančního výboru, kterým je výbor pro obranu, pana poslance Kádnera.

Já se zeptám pana ministra, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý den. Já si dovolím jenom několika větami připomenout ten materiál, který už byl představen v rámci prvního i druhého čtení, a jen tedy pro určité osvěžení dodám, že návrh reaguje na aplikační praxi související s rozsáhlou novelou zákona o vojácích z povolání, která začala platit 1. července 2015, a obsahuje zejména upřesnění některých podmínek nároků vojáků za účelem jednoznačného výkladu nebo zjednodušení především personální administrativy. Návrh byl opakovaně a velmi podrobně diskutován na jednání výboru pro obranu a výsledkem je komplexní pozměňovací návrh, který jistě přispěje ke zkvalitnění předloženého materiálu. Rád bych tedy touto cestou poslancům výboru poděkoval. Věřím, že předložený návrh podpoříte. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu. Pan poslanec Chalupa.

Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, s ohledem na zákon, který se tady bude projednávat, si dovolím se vrátit k pozměňovacímu návrhu D1 až D3, který předložila paní poslankyně Nohavová, týkajícímu se výsluhových náležitostí. Já bych chtěl vysvětlit, proč nebudu hlasovat pro ten pozměňovací návrh D1 až D3.